Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, budeme pokračovat v jednání.

Prosím, pane poslanče.

Jednoduchý, bez byrokracie a ušetřil malým zaměstnavatelům přibližně 13,5 miliardy korun českých. Když si pak sečtete ty desítky řádků, kde jsou jednotlivé dotační tituly, které tak opěvují jednotliví ministři, a sečtete reálně vyplacené peníze ve všech dotačních titulech, tak zjistíte, že tudy cesta nevede.

Ale u těch programů se ukázala jedna negativní zkušenost a já bych řekl, že je to přílišná tvrdost sankcí. Mám před sebou jeden konkrétní případ ne jediný, ale jeden.

Tato firma čerpala z programu Antivirus C, tak jak to bylo umožněno, mimo jiné za červenec a srpen.

Sankce byla sto procent!

Ta firma nemá ani 50 zaměstnanců. Odhaduji, že jich je kolem 20, možná o něco méně.